Pan poslanec Kučera stahuje. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, on už pan předseda Kalousek vysvětlil, že jsou rozhodování soudu, která mohou probíhat rychle.

Tento institut funguje úplně bezvadně, a může se tedy aplikovat na věci, které se týkají internetu a jsou z celospolečenského hlediska velmi vážné. Nakonec tak jak tady zaznělo už z úst kolegy Farského, ty vážné věci jsou daleko širší než jenom černé sázkové hry. Zaznělo tady, že máme nelegální léky, často falešné, máme nelegální dětskou pornografii apod. Z tohoto důvodu bych na závěr té své miniřeči řekl, že pokud zákon projde a opravdu tady vznikne na Ministerstvu financí institut, který bude mít možnost zablokovat internet mimo ta soudní rozhodnutí, tak pak ten institut by měl být pojmenován naprosto správně a čitelně, ať je v činnosti Ministerstva financí alespoň něco čitelného v této oblasti, a měl by se jmenovat institut cenzora. Děkuji vám. Dále žádné faktické poznámky nemám, v tom případě dám slovo panu poslanci Bendlovi, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy, po něm vystoupí pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, pane ministře, já jsem k tomuto zákonu nijak dlouze nevystupoval, neboť mám důvěru v kolegy, kteří se tím zabývali v rozpočtovém výboru a případně výborech, které tento materiál projednávaly, byť mě tedy trochu zarazilo, když tady předseda rozpočtového výboru říká, že veřejnost může vystoupit k tomuto materiálu jenom v prvním čtení. Já mám pocit, že v zákoně o jednacím řádu žádné omezení vystoupení veřejnosti nemáme, že veřejnost může vystoupit na jakémkoli jednání výboru, pokud se tak výbor rozhodne. Pokud jste se rozhodli nedat prostor veřejnosti při nějaké příležitosti, je to výsostné právo výboru a odpovědnost každého z poslanců, zda tak učiní, či nikoli.

A teď je to naprosto logické.

Protože my tady říkáme, že tím posuzovatelem porušení zákona nebude soud, ale bude to jakási cenzurní komise, která prostě bude říkat: Ano, tyhle webové stránky či internetové stránky okamžitě zastavte. A ten, kdo bude muset začít dokazovat, jestli zákon porušil, či nikoli, nebude stát, ale bude to ten, kdo na tom internetu je. To považuji za obrovský precedent v řadě jiných oblastí a myslím si, že když tento paragraf zákona, nebo tak, jak je navržen, nezměníme v souladu s tím, co navrhuje pan kolega Farský, pak se prostě zařadíme mezi země, které mají nedemokratickou strukturu a vůči internetu jako takovému postupují restriktivně. Myslím si, že tím zakládáme jakési semínko, které vyroste do budoucna, nebo má šanci vyrůst ve strom, který bude ovládat opravdu internet se vším všudy, a budou to úředníci, kteří budou posuzovat na jednotlivých ministerstvech, zda byl porušen, či nebyl porušen zákon. Myslím si, že se spíše máme zabývat tím, jak tedy rychle zařídit, zda jsou na to soudy dostatečně vybaveny, či nikoli, aby k tomu soudnímu, případně předběžnému opatření mohlo dojít co nejrychleji. A je to věc soudů, nikoli podle mého hlubokého přesvědčení Ministerstva financí, kdo má posuzovat, zda došlo k porušení zákona, či nikoli.

Děkuji vám za pozornost. Prosím pana poslance Hovorku. Pardon, omlouvám se, opět vystoupení pana poslance vyvolalo faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Fiedler, potom pan poslanec Votava a potom pan poslanec Luzar. Takže v tomto pořadí. Prosím pana poslance Hovorku, aby posečkal. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to velmi krátké: Ministerstvo financí v rámci zmiňovaného správního řízení vydá rozhodnutí, jímž určí, že předmětná stránka je provozována v rozporu s tímto zákonem, tj. bez řádného povolení, a umístí pak tuto stránku na seznam internetových stránek.

Nevydává žádné další rozhodnutí. A tady si opravdu myslím, jako že nejsem přítelem úředníků, že ten ministerský úředník je schopen posoudit, jestli je, nebo není v seznamu těch povolených, a potom opravdu nevidím důvod, proč odkládat rozhodnutí. Prosím pana poslance Votavu. Děkuji za slovo, nechci zdržovat, jenom na pana kolegu Bendla vaším prostřednictvím, pane předsedo.

A já se vždy ptám, zda je umožněno, ptám se členů rozpočtového výboru, zda umožníme vystoupení veřejnosti. A nebyla ani námitka, když jsme projednávali pozměňovací návrhy z druhého čtení v garančním výboru. Nebyla námitka. Kdyby byla námitka na můj návrh neumožnit už v tuto chvíli vystoupení, protože ta vystoupení proběhla v obecné rozpravě, tak bych jistě nechal o tom hlasovat. Ale žádná námitka nebyla. Nebyla. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v prvé řadě chci říct, že jsem velice rád, že tento zákon má jedinou vadu, a to je svoboda internetu. Podle proběhlé diskuse to takhle vnímám.

Padly tady debaty ohledně rychlosti, o předběžném opatření, o důvodném podezření.